Dovolte mi, abych přečetl omluvy.

Tolik omluvy. A budeme pokračovat. Vidím pana poslance Bělobrádka, prosím.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil navrhnout, aby jako první bod dnešního jednání schůze byl zařazen nový bod Rozporná stanoviska předsedy vlády a prezidenta republiky k výskytu, výrobě a zkoušení novičoku na území České republiky, tak abychom tuto závažnou situaci, která tady proběhla, kdy je rozpor mezi prohlášením vysokých ústavních činitelů, a to je hlava státu a předseda vlády, abychom ji mohli prodiskutovat. Já mohu zopakovat, že předseda vlády citoval ze stejných dokumentů jako prezident republiky, přitom jak... Já vás prosím o klid.

Mělo to velký jak mezinárodní, tak vnitropolitický dopad, a proto navrhuji, abychom tento nový bod zařadili jako první bod dnešního jednání. Ano, děkuji.

Samozřejmě, že na celém světě prezidenti i vlády si od svých zpravodajských služeb nechávají dodávat informace, od toho koneckonců ty zpravodajské služby jsou. Ale nikde na celém světě to ti prezidenti potom netroubí do veřejnosti, pokud zrovna účelem tohoto kroku není vzkázat do Kremlu: podívejte se, jak já tady za vás bojuji pro vaši propagandu, což jsem přesvědčen, že byl přesně motiv pana prezidenta Zemana.

Nic víc, nic míň.

Na argumenty, že je to zbytečné, protože to přece řekl už premiér a usnesl se na tom zahraniční výbor, si dovolím říct, že to zbytečné není, protože jde o míru váhy té ústavní instituce.

A přijmout to usnesení pouze na úrovni orgánů Sněmovny nám nepřijde dostatečné. Myslíme si, že usnesení Sněmovny je tou správnou autoritou.

A moc nechápu, proč to nechcete udělat.